Prosím vládu i vás o podporu tohoto návrhu, protože jakkoliv můžou být určité návrhy, určité vztahy, určité politické názory různé, jedna věc je naprosto jasná. Činnost Českého svazu bojovníků za svobodu je nezastupitelná a zaslouží si naši podporu, protože je dlouhodobá, koncepční a jak říkám, dotýká se to tisíců čestných lidí, kteří tam pracují. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den. Členové vlády, kolegyně, kolegové.

Jsou to společné pozměňovací návrhy týkající se kultury. Celková částka, která se týká kultury, bude něco kolem 900 milionů korun.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky Rady Evropské unie u Ministerstva vnitra. Nyní tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jedná se o kapitolu příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v části Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, kde navrhujeme navýšit částku o 50 milionů korun. Důvodem je to, že se rapidně zvyšují ceny energií, a to se zákonitě odrazí v hospodaření těchto příspěvkových organizací.

Další pozměňovací návrh, ke kterému bych se ráda přihlásila, je pod sněmovním tiskem 512 a týká se ukazatele výdaje... pardon, specifického ukazatele Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, a to částí Program péče o národní kulturní poklad a dědictví, kde navrhujeme zvýšit částku o 350 milionů korun. Program má sedm podprogramů, jeho účastníky jsou státní příspěvkové organizace, jako je Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní technické muzeum a další.

Důvod je poměrně jasný.

Další sněmovní dokument, ke kterému se chci přihlásit, je sněmovní dokument číslo 518. Jedná se o specifický ukazatel kulturní služby, podpora živého umění, a to části Kulturní aktivity. Tam navrhujeme navýšit částku o 50 milionů korun. Tato podpora je zaměřena na nezřizované, to znamená nestátní instituce, které pořádají velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí. Škrt v této oblasti může způsobit to, že mnoho doteď úspěšných a aktivních zřizovatelů, majitelů těch zařízení bude muset skončit, a já si myslím, že je to velká škoda. Další sněmovní dokument, ke kterému se chci přihlásit, je sněmovní dokument číslo 519.

Tady navrhujeme navýšit částku o 150 milionů korun.

Další sněmovní dokument, ke kterému bych se chtěla přihlásit, je sněmovní dokument 514.

Z tohoto programu jsou dnes poskytovány dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu, časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují. Z tohoto programu by měly být alokovány finanční prostředky na podporu výstavních a expozičních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost, a dále na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Další pozměňovací návrh, ke kterému bych se chtěla přihlásit, je sněmovní dokument 516. Týká se specifického ukazatele Podpora rozvoje a obnovy materiálnětechnické základny regionálních kulturních zařízení, kde navrhujeme navýšit částku o 80 milionů korun. Tyto prostředky by měly alespoň částečně uspokojit požadavky, které jsou zahrnuty v Národním investičním plánu. To znamená částečně zrealizovat projekty velkého rozsahu.